Já, prosím pěkně, bych nerad dále diskutoval věcně.

Chci požádat, abychom tuto velmi částečnou revizi podpořili, uvidíme, jak dál s tím naloží Senát, jak dál s tím naloží Ústavní soud.

A chci říci ano, ano, v tomto případě také jde o určitou politickou dohodu. Tu, že ten slabý a špatný, ten paskvil, který tady byl přijat tehdy jako politická dohoda, chceme alespoň částečně napravit.

Nyní máme faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Marian Jurečka, poté pan kolega Válek a Kalousek.

Děkuji.

Je to druhý největší poskytovatel sociálních, zdravotních, terénních, konzultačních služeb po organizacích, které zřizuje stát, zřizují kraje, města, obce.